Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Budu ho podporovat a budeme ho podporovat. To je v podstatě jenom to stanovisko. Asi by se o tom dalo mluvit delší dobu, sám jsem měl možnost řadu dokumentů prostudovat, a proto jsem o tom přesvědčen a nepovažuji to ani za formální, ani za přehnaně korektní krok. Děkuji.

Hezký dobrý den všem.

To je pro mě věc, ke které přistupuji úplně jinak než vy všichni.

To nemá nic společného s tím, jaká byla koncepce gynekologie v této době.

Děkuji za slovo. Já budu reagovat na své dva předřečníky, ctěné kolegy lékaře. Musím tady poukázat na určité pokrytectví tohoto oboru, které rádo zapomíná na fakta uvedená v důvodové zprávě k tomuto zákonu.